A celá řada dalších.

Proto si myslím, že bychom měli podpořit stejně jako zákaz klecových chovů, k tomu tady mnohé padlo i tento konkrétní návrh, a já vás o to prosím, žádám.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl zeptat, ta volně žijící zvířata, tím myslíme co?

Víte, já jsem tu debatu poslouchal.

Ale jsem trošku zklamán, že jak už tady zaznělo, je tam více emocí než ratia.

Já tomu moc nerozumím.

Děkuji. Nikoho nevidím a rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, máte zájem? Pane zpravodaji, závěrečné slovo? Není zájem.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pane předsedající.

Máme dva návrhy doprovodného usnesení. A máme tady jeden návrh legislativně technických úprav. Ke změně procedury. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil navrhnout avizovanou změnu procedury, kdy zaměníme za sebe body 6 a 7, tak aby se první hlasovalo o nastavení té výše kompenzací pro kožešinové farmy, vlastně do souladu i s vyjádřením Ministerstva zemědělství, a poté abychom hlasovali o tom, že ty kompenzace budou vyplaceny. Je to z toho důvodu, abychom zajistili, že skutečně budou vyplaceny. Takže prosím o podporu.

Já mám návrh na dvě drobné změny, které dávám ke zvážení, a prosím o jejich podporu.

Oba dva jsou to body paní poslankyně Balaštíkové.

A současně mám druhý návrh. Ty pozměňovací návrhy o kompenzaci kožešinových farem jsou vlastně od tří poslanců.

Nicméně to bychom museli pak udělat to, že bychom předřadili ten pozměňovací návrh kolegy Pošváře a můj, tzn. A1, A2 a A3, před ty body paní poslankyně Balaštíkové. Zase je to velmi jednoduché, je to technická změna, tak aby ta logika hlasování byla od těch nejnižších po ty nejvyšší kompenzace.